Pan profesor Prymula řekl na veřejnosti: budeme promořovat populaci. Nato vystoupí členové vlády a řeknou: v žádném případě tohle není pravda.

I toto dlužíte veřejnosti, abyste vysvětlili. Lidé jsou z těch opatření často zmateni, nevědí, které platí, protože to, co platí dopoledne, neplatí odpoledne nebo druhý den.

Nic takového jsme tady neslyšeli. Takže pane ministře a členové vlády, to nejsou výmysly opozice, to není žádný politický boj. My jsme hlasem lidí, kteří tyto otázky kladou. A my tyto otázky přenášíme do veřejného prostoru. Nyní s přednostním právem vystoupí předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura a připraví se ministr vnitra Jan Hamáček. Děkuji za slovo.

Nicméně mnozí představitelé nebo ministři vládních stran mají pocit, že i dotaz je kritika. A když klademe dotaz, tak chceme slyšet odpověď. Pan předseda Fiala už reagoval, já myslím, že dostatečně, na pana ministra zdravotnictví. A to je naděje. Naděje na nějaký optimismus. Ničeho takového jsme se bohužel doteď nedočkali. Ta opatření jsou těžká pro mnohé z nás a opozice jako celek je vlastně podpořila. A zase budeme říkat, že si opozice hraje své politické hry. Není to pravda.

Ne že chce nebo nechce, ale že může. A já mám v zásadě jednu velkou prosbu na členy vlády, aby si své spory, které jsou logické, pochopitelné lidsky i profesně, vyříkali mimo sdělovací prostředky. Uvedu několik případů.

Není možné podle mě, aby premiér řekl, a mně to bylo sympatické: budeme rozvolňovat opatření.

To já bych podepsal.

A pan premiér i pan vicepremiér řeknou: nebudeme dělat. Ta prosba je, abyste se domluvili a řekli nám, jak to bude. Mohl bych mluvit o otevírání škol, podobný případ.

Bohužel. A bez toho plánu je to mimořádně obtížné byť na jeden jediný den.

Pane ministře, máte slovo.

A já rozumím tomu, že ta situace není jednoduchá.

A chci říct jednu věc naprosto jasně.

Je to v pravomoci Ministerstva vnitra, policie, a pokud se ukáže, že některé sliby neplatí, pokud se ukáže, že tam hrozí rizika, která jste popisoval, tak to prostě odložíme, a dokud se to nevyjasní, nikdo do Unipetrolu žádnou odstávku opravovat nepřijede.

Ale chci vás všechny ujistit, že tu situaci sledujeme a nedopustíme nic, co by naše občany ohrozilo nebo znejistilo. Tak samozřejmě my se snažíme dávat naději, my se snažíme přesvědčovat naše občany, že to společně zvládneme.

Já bych, pokud by byl zájem, tak bych uvítal zařazení bodu informace vlády, tam si to můžeme vyříkat. Nicméně já jsem se snažil odpovídat na dotazy, vysvětlovat kroky vlády.